Proč dodnes není zákon o majetkových přiznáních, se také musíte ptát sami sebe, protože v tomto ohledu druhý základní krok proti korupci jste také neučinili. A nezlobte se na mě, to vaše šetření mi připadá jako vytírání zraku, že se zákon sice hezky jmenuje, jeho obsah však neodpovídá tomu, co má být řešeno. Je to problém, který setrvává ve zdravotních systémech, v sociálních systémech, ale i v systémech pobídek.

Mrzí mě to, ale KSČM jako opoziční strana nemohla udělat nic víc, než že za vás předložila zákon o majetkových přiznáních, zákon o exekutorech, kde skutečně utíká velké množství prostředků a řeší se místo vztahu mezi dlužníkem a věřitelem spíše dobrý zajištěný příjem jedné úzké skupině privátních zaměstnanců, kteří tyjí z toho, co jim stát připravil.

Dovolím si tedy jasně říct my jako opozice budeme dál konstruktivně postupovat tam, kde vidíme, že jste schopni plnit svůj volební program, kde jste schopni ty nůžky, které se otevírají uvnitř společnosti, přivřít, kde jste schopni alespoň postupnými kroky napravit tu hrůzu, kterou nám tady pravicové vládnutí zanechalo. Dovolte mi tedy říct nebudeme odmítat státní rozpočet, ale nemůžeme za něj nést odpovědnost, protože jste neudělali zásadní kroky, které by vedly k tomu, abyste splnili ten primární cíl, aby se snížila míra korupce, aby se změnily daňové zákony, které budou spravedlivé a povedou k důstojnému životu pro všechny. Děkuji vám. Hezké dobré ráno. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala, po něm pan ministr Babiš. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně budu mluvit jenom krátce, a když já říkám, že budu mluvit krátce, tak na rozdíl od jiných řečníků mluvím opravdu krátce. Krátce mohu mluvit proto, že Občanská demokratická strana tady vystupovala velmi důkladně, kladli jsme otázky, rozebírali jsme jednotlivá čísla, vystupovali vlastně všechny členky a členové poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Chtěli jsme zjistit, jaký je vlastně soulad mezi proklamovanými cíli tohoto rozpočtu a těmi čísly, protože nám připadá, že je to v rozporu. Bohužel v té debatě a myslím, že to jasně ukázala diskuse v průběhu druhého čtení tohoto rozpočtu se nám nedostalo prakticky žádné odpovědi a musím říct, že nás to velmi zklamalo. Na druhé straně nemohu říct, že by ta diskuse byla neužitečná a že bych se třeba já osobně nedověděl nové věci. Tak například jsem pochopil, jaký je zásadní vliv karuselových obchodů na všechny problémy, které naše ekonomika má, a samozřejmě budu připraven, když si moji kolegové z vědeckého světa budou stěžovat na to, že v tom rozpočtu není dost prostředků na výzkum, což tam objektivně není, tak jim dokážu říct, že pokud se více zapojí do boje proti karuselovým podvodům, tak se jim ta situace nepochybně zlepší. Také jsem pochopil způsob, jakým uvažuje o své vládě pan premiér Sobotka. Já jsem pochopil z toho vystupování kolem rozpočtu, že pan premiér se domnívá, že vedle jeho vlády je tu ještě jedna pravicová vláda, se kterou musí bojovat, pravicová vláda, kterou tvoří Občanská demokratická strana a Miroslav Kalousek.

Občanští demokraté tento rozpočet nemohou podpořit a já, protože jsem slíbil, že budu mluvit krátce, tak v šesti bodech shrnu, co nám na něm vadí nejvíce. Je to jakýchsi šest prohřešků proti dobrému hospodaření, které můžeme najít v rozpočtu vlády Bohuslava Sobotky. Klesají finanční prostředky na vědu a výzkum a bez rozvoje těchto věcí těžko můžeme konkurovat jiným zemím. Rostou výdaje na provoz ministerstev, na provoz státu, roste byrokracie. Roste počet úředníků i tam, kde je to úplně zbytečné, např. na Úřadu vlády. Mandatorní výdaje jsou historicky na nejvyšší úrovni a na tyto mandatorní výdaje musí vláda samozřejmě někde vzít bere z investic. Všechno, co vláda vybere na daních díky dobré ekonomice, vlastně rozdá místo toho, aby investovala, místo toho, aby podporovala aktivní občany, podnikatele, aby hledala cesty, jak vyřešit důchodový systém, jak pomoci rodinám s dětmi. Tato vláda rozdává peníze, které jí nepatří, neplánuje investovat, neplánuje spořit, neplánuje zhodnotit, ale chce projíst, rozdat, utratit. Tímto rozpočtem vlády Bohuslava Sobotky nebere jenom naše peníze, ale bere si i kus naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí. Takovýto rozpočet se podpořit nedá, a proto Občanská demokratická strana bude hlasovat proti jeho schválení. Další s přednostním právem je přihlášen pan ministr Andrej Babiš.

Děkuji, pane předsedo.

Já nechápu, proč. Proč ty karuselové obchody jsou směšné? Budu se snažit mluvit tak, aby mi rozuměli kolegové z opozice.

V každém státě je to různé.

Rumunsko 44 % a Česká republika 22 %.